Rozhodně to nechceme omezovat.

Chtěla bych poděkovat hospodářskému výboru za podporu tohoto návrhu novely zákona o regulaci reklamy. Děkuji paní navrhovatelce. Otevírám rozpravu, do které zatím neeviduji žádnou přihlášku. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pánů zpravodajů. Pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, já jenom cítím potřebu věcně správně zareagovat na úvodní vystoupení paní kolegyně Langšádlové. Samozřejmě platí, že tento zákon nečiní ty věci, které zmínila, pokud projdou pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru, a to konkrétně pozměňovací návrh číslo 7 a 8. Ten samotný původní návrh toto neobsahuje. Děkuji panu zpravodaji. Pan poslanec Berkovec jako zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Nejprve bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen ve druhém čtení panem kolegou Zbyňkem Stanjurou, poté jednotlivé pozměňovací návrhy 1 až 11 a poté hlasování o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy návrh procedury doporučený garančním výborem.

Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Pardon, pane zpravodaji. Omlouvám se, nerozuměl jsem vám. Doposud jsme nehlasovali o proceduře a návrh na zamítnutí by měl být hlasován až poté, co se odhlasuje procedura. Nejsem odborník z legislativy. Legislativa káže, pokud nebude proti mému postupu námitka, o které bych dal hlasovat, tak nejprve budeme hlasovat návrh na zamítnutí, v případě, že neprojde, budeme se věnovat proceduře. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.